Co vy jste pro to udělali?

Diskuse o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nebyla také vůbec otevřena a my jsme byli připraveni. My jsme připraveni se o tom bavit věcně, konstruktivně, ale nic takového nepřichází.